Dnešní vládní strany kritizují naše rozhodnutí z minulého volebního období, kdy jsme v souvislosti s druhým pilířem navýšili sazby.

Buď je špatně zvýšit, nebo je špatně snížit. Takže pokud se na to podíváte racionálně, nemusíme vymýšlet žádné dotační tituly. Když se podíváte na jinou mou písemnou interpelaci, kterou teprve budeme projednávat, přečtěte si odpověď pana ministra financí, za kterou mu opravdu děkuji, kde je přehled všech dotačních titulů z národních zdrojů a přehled všech částek, které se v roce 2014 vyplatily. Dozvíte se neuvěřitelné informace. Určitě o tom budeme debatovat, jakmile dojde příští čtvrtek na písemné interpelace. To je taky prostředek, kde vzít peníze. Protože dotace ze své samé podstaty jsou nespravedlivé. Dostane to jenom někdo, vybraná skupina.

Takže pokud se na to podíváte bez předsudků, tak ten návrh můžete klidně podpořit. Rozhýbe se trh s nemovitostmi, uleví se zejména mladým rodinám, státní rozpočet to žádný způsobem nezatíží. Významným způsobem, řeknu.